Přitom do celkové částky rodičovského příspěvku se započítávají již vyplacené částky, a pokud přesáhnou částku 220 tisíc, nejde o přeplatek a rodič nemusí převyšující částku vracet.

Situace rodiny v případě, kdy zemře malé dítě, se velmi bolestně dotýká všech jejich členů.

Vzhledem k citlivosti této situace a různým dopadům na rodinu v konkrétních případech, se navrhuje možnost zmírnění úpravy zákona. Možnost zmírnění je zaměřena na tuto výjimečnou situaci v rodině a dává možnost reagovat na konkrétní situaci v konkrétní rodině. Výjimečnost situace podtrhuje skutečnost, že tato pravomoc je dána přímo ministru či ministryni práce a sociálních věcí, což rovněž zaručuje konzistentní přístup.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji a prosím poslankyni Richterovou, připraví se paní poslankyně Pastuchová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové je velmi příjemné tady vystoupit nad tématem, na kterém se, myslím, všichni shodneme.

A to je asi to hlavní, na co bych ráda upozornila.

Je tam jednoduše vidět, jak by při různé rychlosti čerpání, při všech možnostech volby, jaké mají rodiče dnes, ta podle našeho názoru velmi zodpovědně navržená valorizace mohla vypadat.

Musím prostřednictvím předsedajícího k paní ministryni? Členové vlády se mohou oslovovat přímo. To jsem velmi ráda.

Další dva pozměňovací návrhy, které Piráti mým prostřednictvím předkládají, se týkají toho, aby byl jako dnes stejný princip spodního limitu čerpání pro ty lidi, kteří nemají denní vyměřovací základ, typicky jsou to třeba studenti, studentky anebo také živnostníci, osoby samostatně výdělečně činné.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Než pozvu další řečnici, seznámím vás s omluvenkami.

A nyní prosím paní poslankyní Pastuchovou, připraví se paní poslankyně Šafránková. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vím, že při novele tohoto zákona jde především a nejvíc o nárůst rodičovského příspěvku, a jsem za to moc ráda, nicméně je otevřen zákon, který nám pomůže a může pomoci omezit zneužívání dávek, a to konkrétně příspěvku na bydlení. Možná bych tento pozměňovací návrh dnes nenavrhovala, ale rozhodla jsem se na základě toho, že všichni členové sociálního výboru, a vidím, že nás je tu většina, jsme se na výboru pro sociální politiku minulý týden ve čtvrtek dozvěděli, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nám někdy v polovině loňského roku předalo materiály pro 15 opatření proti chudobě a návrh změny příspěvku na bydlení s termínem předložení vládě březen, duben letošního roku, což by mělo vlastně narovnat a řešit zneužívání těchto dávek, nám předložilo stejné materiály s posunem termínu plnění listopad až prosinec letošního roku.